Potom jsem se chtěl zeptat ohledně koupě zásobníků od RWE, které jsou tedy nyní na prodej, protože jsem se díval na energetickou koncepci Maďarska, která byla publikována někdy v roce 2012, a myslím si, že v mnohém by se mohla tato vláda poučit a mohla by mnoho věcí dělat podobně jako maďarská vláda, protože tam tento problém s energiemi nemají. Nemají tam dokonce ani problém s pohonnými hmotami a myslím si, že ještě nějakou dobu tam problémy nebudou mít vůbec. Takže to je jedna z dalších otázek, zda tedy si vezmeme nějaký kladný příklad ze země, kde to funguje, anebo zda polezeme stále servilně do oprátky Bruselu a budeme se pořád na Brusel vymlouvat, že my nemůžeme a tak dále. Děkuji za odpovědi. Děkuji za vaši interpelaci. Pan ministr je omluven ze zdravotních důvodů a dostanete odpověď písemně.

Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Dobré odpoledne, kolegyně, kolegové, já bych se ráda, pane ministře, zeptala a položila vám otázku týkající se organizace maturitních zkoušek a přijímacích zkoušek na vysoké školy v následujících letech.

Děkuji a nyní odpověď pana ministra školství, mládeže a tělovýchovy. Vážená paní předsedající, vážená paní poslankyně, přestože mě poměrně překvapuje, že tento problém jste zaznamenala až po osmi letech vlády, v které byla ANO, rozumím. Přesto vám rád vyjdu vstříc a budu se ten problém snažit řešit.

Konkrétní termíny konání profilové části maturitní zkoušky stanovuje ředitel školy. Ministerstvo kromě tohoto daného rozmezí ty zkoušky nijak neovlivňuje. Ředitel školy má pravomoc vytvořit časový rozpis konání ústních zkoušek například v daném zkušebním termínu dané třídy tak, aby den, kdy žák koná přijímací zkoušky na vysoké škole, nemusel konat profilové maturitní zkoušky, což je vstřícný postoj školy k jejímu žákovi. Tato dlouhodobě užívaná praxe není novinkou ani pro vysoké školy a v ideálním případě by termíny svých přijímacích zkoušek měly přizpůsobit právě rozmezí termínů maturit, které mají zveřejněné už v lednu. Je strašná škoda, že jsem o té otázce nevěděl, protože jsem sem přišel ze zasedání konference rektorů. Hned bych je o tomto problému informoval a slibuji vám, že se budu snažit tu problematiku řešit, byť možnosti jak vyhlášky, tak Ministerstva školství jsou v tomto směru omezené zákonem. Budu ale apelovat na pány rektory a jejich dobrou vůli. Děkuji.

Připraví se paní poslankyně Pošarová v mezičase. Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, mám na vás dva dotazy.

Děkuji za odpovědi. Děkuji, pane poslanče, a nyní se ujme slova paní ministryně. Děkuji za slovo.

Paní ministryně, děkuji za odpověď.

Jenom tady zmíním volně přístupnou práci nebudu zmiňovat pracoviště ani jména, ale je to volně přístupné na internetu.